Děkuji, pane poslanče. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Takže to není jenom ten graf.

Opět mi nebylo odpovězeno.

Mohli jsme se tomuto vyhnout. Kde je v tomto zákonu pamatováno na ty důchodce, kteří půjdou letos do důchodu? Vždyť ve své podstatě je to paskvil, co jste udělali. Pane ministře, nezlobte se na mě, já jsem ty ústavní nálezy četla. Doufám, že jste si dal tu práci taky jako já, protože jich je opravdu hodně a je to krásný čtení. Můžu vám říct, že já osobně, byť nejsem ústavním právníkem, si myslím, že toto prohrajete. Děkuji. Následovat bude pan poslanec Jakob. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, pan ministr Jurečka tady mluvil o vážných věcech.

Je to proto, že máme sedmnáctiprocentní inflaci.

To je ta otázka. Pokud bychom tady mluvili o nějaké hospodářské škodě a já s tím, s tou definicí významné hospodářské škody, nesouhlasím ale pokud by ano, tak by šla jednoznačně za vládou České republiky v tom, že nedokázala udržet inflaci.

Je potřeba to takto pojmenovávat. Pro to nejsou žádné jiné objektivní důvody, na které vy to chcete svalovat. Není to důsledek války, tu zažívají všichni. Podívejte, sami argumentujete tím, že Maďaři jsou na tom teď hůře. Najednou se zajímáme o to, jak valorizují Maďaři nebo nevalorizují? Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Fakticky tomu tak opravdu není.

Druhá část mé faktické.

Zatím bohužel neprojednáváme obsah té novely.

Děkuji.

Je zcela evidentní, že ten vládní návrh, kterým chce Fialova vláda okrást všechny příjemce důchodů o slíbené peníze, nesplňuje podmínky legislativní nouze. Tím pádem se o mém návrhu bude hlasovat po ukončení obecné rozpravy. Dávám jménem SPD návrh na zrušení legislativní nouze, a tím pádem se o našem návrhu bude hlasovat po ukončení rozpravy. Samozřejmě to má opodstatnění, protože tu legislativní nouzi vy můžete v podstatě použít jenom v případě, že jsou ohrožena základní práva a svobody občanů, bezpečnost státu nebo když státu hrozí značné hospodářské škody. Jsou tady jasné statistiky, kdy vy sami jste způsobili škody, a teď říkáte, že na základě těch vámi způsobených hospodářských škod mají tím obětním beránkem být všichni příjemci důchodů.

A mimochodem, ať je to tady pravidelná zpráva Evropské sítě proti chudobě, která říká, že milion českých občanů za vaší vlády už žije pod hranicí chudoby.

Takže to jsou výsledky vaší vlády. Vy jste způsobili hospodářské škody, a teď ještě tím samým argumentujete. Pane předsedo, jenom se chci ujistit. Dal jste návrh na zrušení... Ano, je to v souladu s jednacím řádem Sněmovny. Pochopitelně...

Jenom jsem si chtěla ujasnit, co navrhujete. Děkuji vám. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Je normální, že s tímto návrhem přichází vláda, která má tolik ministrů, že se nevejdou do míst k tomu určených? Je to vláda, která má nejvíce politických náměstků a musela si změnit služební zákon. To je ta solidarita? Teď jsme se dozvěděli od ministra zdravotnictví, že má 30 poradců, ministr vnitra má 12 poradců. Je to vláda, která tady hovoří o solidaritě, která má nejvíce zmocněnců.